Bývalá Evropská komise vynakládala až absurdně velké úsilí prosadit nepřijatelné kvóty. Od nové Evropské komise zatím přesně nevíme, co očekávat, ale rozhodně není času nazbyt. Určitě se shodneme, kolegyně, kolegové... Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás poprosím o klid v sále, případně máteli co k řešení, běžte do předsálí a nerušte vystupující. Děkuji. Děkuji, pane předsedo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rušíte paní poslankyni Černochovou při jejím vystoupení. Dokonce byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh usnesení navržený Občanskou demokratickou stranou, který odmítal dohodu předsedů vlád členských zemí Evropské unie, která se mimo jiné týkala zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června 2016. O potenciálu vydírat dohodou členské země Evropské unie již dnes opravdu není pochyb. A kolik dnes vláda, ale i celá Evropská unie věnuje energie na preventivní opatření ochrany vnějších hranic Schengenu a důsledné dodržování Dublinských dohod? Mnoho. Já považuji za samozřejmost, že Česká republika nabízí humanitární pomoc, že nabízí pomoc technickou, že nabízí pomoc finanční, ale možná i personální pomoc.

Jsem pro jakoukoli pomoc tam, kde je potřeba, ale i všichni víme, že jakákoli pomoc humanitární, personální nebo i technická ten problém nevyřeší.

Musíme tomu dát nějaký jasný koncepční rámec. Pevně věřím, kolegyně, kolegové, že tady napříč politickými kluby najdeme shodu a dáme naší vládě jasný mandát. Já si vám teď dovolím přečíst návrh toho usnesení, na kterém jsem spolupracovala s kolegy včera v odpoledních hodinách, a ještě teď ráno jsme si tady dopilovávali některé texty, takže abyste i vy všichni slyšeli, co budeme v závěru této rozpravy navrhovat, tak si vám to dovolím přečíst nyní: